V oblasti školství se situace pomalu zlepšuje.

Myslím si, že to lze udělat.

To znamená, padl ten předpoklad, že po dvou týdnech se vyhodnotí nějaké konkrétní opatření.

A k tomu vyhodnocení, jak to konkrétní opatření přispělo k tomu cíli, který máme společný.